Také děkuji a prosím pana poslance Skopečka, je přítomen, a připraví se pan poslanec Munzar. Děkuji za pozornost. Čtyři procenta dneska musí občané vydávat navíc. Myslím si, že to je další krok, který jim komplikuje cestu za vlastním bydlením. Vy dobře víte, že tu diskutujeme dlouhodobě o bytové krizi. Když se podíváte na ty statistiky, tak od roku 2010 některé hovoří, že ceny bytů narostly o padesát procent.

Jak už jsem říkal, úkol na straně státu je snížit regulaci stavební, nicméně to je úkol dlouhodobý.

Tato regulace plus ten enormní nárůst cen nemovitostí vede k tomu, že si zkrátka stále méně lidí ze střední třídy může vlastní bydlení dovolit. V takové chvíli my máme velmi jednoduchý nástroj na to, jak alespoň částečně tuto situaci nedobrou situaci lidem ulehčit. Pouze jedním hlasováním můžeme zbavit občany povinnosti platit čtyři procenta při pořizování vlastní nemovitosti.

Takže my, vedle centrální banky, zatěžujeme naše spoluobčany. Potřebují mít v situaci, kdy je pro ně každá koruna dobrá, když si pořizují vlastní nemovitost, tak v této situaci je nutíme k tomu, aby měli ještě větší podíl vlastních zdrojů, než požaduje centrální banka, větší podíl vlastních zdrojů kvůli tomu, že ještě budou muset zaplatit daň z nabytí nemovitosti. Ta daň z nabytí nemovitosti netvoří pro státní rozpočet dominantní zdroj příjmů, je to kolem 13 miliard. Já jenom dodám, že podle návrhu státního rozpočtu počítá Ministerstvo financí s růstem inkasa, s růstem příjmové strany rozpočtu meziročně o více než 100 miliard navíc. A ve chvíli, kdy má vláda z roku na rok mít 100 miliard korun disponibilních zdrojů navíc, tak nejsme schopni ulehčit situaci těm, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Takže já vás všechny moc prosím, abychom vzali ty debaty, které tady vedeme o bytové krizi, vážně, ta bytová krize existuje, tu bytovou krizi snadno nevyřešíme, to by se musela vláda pochlapit a začít něco dělat se stavební legislativou tak, aby se zvýšila nabídka bytů. To je jediná cesta, jak ten enormní nárůst cen v posledních letech vrátit na nějakou normální úroveň. My ale máme šanci velmi rychle udělat jedno opatření, kterým alespoň částečně zalepíme náplast, kterým alespoň částečně zpřístupníme v této nedobré situaci bydlení, vlastnické bydlení, a to opatření je zrušení daně z nabytí nemovitostí, které, jak znovu říkám, nebude mít pro státní rozpočet nějaký fatální dopad, ale lidem, kteří si vlastní bydlení chtějí pořídit, velmi pomůže. Prosím, pomozme lidem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Dneska na něj nemají dostatek vlastních zdrojů. Pomozme jim, aby se jim situace zlepšila a více rodin, více mladých lidí si to vlastní bydlení mohlo pořídit. Apeluji na vás, abyste vyšli mladým rodinám a lidem, kteří si zodpovědně chtějí pořídit vlastní bydlení, abyste jim vyšli vstříc a tuto daň zrušili.

Máte slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, máme tady návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, takže já řeknu stanovisko SPD. Dlouhodobě říkáme, že není logické, aby stát danil občanům již jednou zdaněné peníze, protože nemovitosti jsou kupovány za legální, zdaněné peníze. Já si myslím, že i v dnešní situaci, kdy jsou předražené nemovitosti a jsou respektive nedostupné, jsou nedostupné pro většinu občanů České republiky, ať jsou to mladé rodiny, ať jsou to senioři, nebo ať jsou to rodiny středního věku, tak prostě ty nemovitosti neuvěřitelně narostly. Ze strany vlády slyšíme nějaké prázdné floskule, co by chtěli dělat, jak by chtěli podporovat nějaké bydlení. No tak tady máme systémový krok. Toto je skutečně systémový krok.

A musím tedy říci, že budu nemile překvapen, pakliže tomu tady bude v hlasování naopak. Tady zaznívají debaty ze strany vládních poslanců, že prý to bude nějaký výpadek.

Peníze jsou. Žádný výpadek v rozpočtu by to nebyl.

A schválně to říkám v tom smyslu, že jsou to věci, které v jiných demokratických zemích vůbec zavedeny nejsou nebo tam takto nefungují, takže my se obejdeme bez nich taky.

Také děkuji. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat Senátu za moudré rozhodnutí, za to, že nám předkládá tento návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti.